Stanovisko? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ano, děkuji. A protože jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.